Z vládního stanoviska bych chtěl vyzdvihnout, nebo uvést, že vláda považuje navržené zrušení daně z nabytí nemovitých věcí za neopodstatněný a nekoncepční zásah do českého daňového systému. Tato daň má v našem daňovém systému dlouholetou tradici a v různých podobách je obvyklá ve většině zemí Evropské unie. Výnos daně z nabytí nemovitých věcí je stabilním příjmem veřejných rozpočtů, přičemž tato daň je transparentní, snadno prokazatelná, její správa a kontrola poměrně snadná a lze u ní předpokládat malý rozsah daňových úniků.

Vláda říká významný propad státního rozpočtu. Vláda dále namítá, že navržené zrušení daně z nabytí nemovitých věcí není dostatečně odůvodněno a případné potenciální přínosy tohoto postupu nejsou v důvodové zprávě nijak vyčísleny.

Vláda upozorňuje, že realizací navržené změny by mohla být vyvolána nerovnost daňového zatížení ve vztahu k zahraničí. V praxi by to znamenalo, že pokud by došlo v České republice ke zrušení daně z nabytí nemovité věci, pak při úplatném nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem na našem území by cizinci daň do našeho rozpočtu neplatili, kdežto naši občané by při úplatném nabytí nemovité věci, která se nachází mimo území našeho státu, daň zpravidla platili. A poslední argument, který bych chtěl zmínit. Vláda upozorňuje, že případné zrušení daně z nabytí nemovitých věcí by bylo v rozporu s doporučením Evropské komise, která opětovně upozorňuje na nízké zdanění majetku v České republice.

Ze všech výše uvedených důvodů nedoporučuji uvedený sněmovní tisk propustit do dalšího projednávání. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, a na začátek přečtu omluvy, které ke mně dorazily.

Eviduji řádně přihlášeného pana poslance Votavu. S přednostním právem pan předseda Stanjura. Máte slovo. Děkuji za slovo. Mě by zajímalo z toho stanoviska a jenom připomínám, že když šlo o 9 mld. u návrhu kolegů zleva, ideologicky blízkým sociální demokracii, tak se neřešily dopady. Tady se řeší velmi podrobně, a je to správně, že se řeší podrobně dopady.

Já tomu vůbec nerozumím. Je to pod bodem 3 toho stanoviska vlády a já bych to potřeboval vysvětlit. Já nevím, jak spekulativně bude někdo dobrovolně darovat svůj nemovitý majetek. Darovat, podotýkám, ne prodat.

To znamená, naprostou většinou plátců této daně jsou fyzické osoby, které prodávají či nakupují. Platí to, že to nakonec zaplatí kupující.

A teď bez ironie, opravdu bez ironie. Těchto takřka 800 úředníků by mohlo honit ty velké podvodníky, ty velké ryby, mohlo by řešit ty karusely. A říkám, nemyslím to jako vtípek, myslím to opravdu vážně.

Takže tam to skutečně není úplně jednoduché a není to triviální.

Když se podíváte na návrh státního rozpočtu který sice ještě nemáme, tu poslední verzi, k dispozici, ale máme ještě jeden den času, takže to nekritizuji.

Budou rekordní daňové příjmy díky ekonomickému cyklu. Ano, nutil by vládu k větším úsporám. Respektive k úsporám, protože žádné úspory se nekonají. Občas jsme viděli takové, a byl na to expert bývalý první náměstek ministra financí Wagenknecht, který uměl najít nejlevnější kancelářský papír, minimálně ve střední Evropě. To jsou ty takzvané úspory. Žádné úspory se nekonají.

O 13 tisíc. Ale opět se to, tak jak je to typické levicové řešení, všem stejně, ne těm, kteří si to zaslouží, ale všem stejně se navrhuje. Mimochodem to také míří na obecní a krajské rozpočty, pokud to nařízení vlády projde, a to je také důvod, proč budeme navrhovat pro obce navýšení podílu na sdílených daních, protože to jsou dodatečné náklady, které žádným způsobem kterákoliv samospráva není schopna ovlivnit.

A letos to bude víc a příští rok to bude ještě víc díky hospodářskému růstu.